12.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Tento vládní návrh zákona je taktéž předkládán z důvodu neprojednání Poslaneckou sněmovnou v minulém roce z důvodu jejího rozpuštění.

Zjednodušení evidence zemědělského podnikatele s ohledem na zjednodušení živnostenského práva a se změnami vyvolanými zákonem o základních registrech. Změna v provozování evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, takzvaného systému LPIS, s ohledem na sjednocení způsobu administrace dotací v resortu zemědělství po provedené redukci agentur pro zemědělství a venkov Ministerstva zemědělství, jejichž převážnou činnost převzal od 1. 1. 2013 Státní zemědělský intervenční fond. Dále zpřesnění ustanovení o evidenci půdy, evidenci krajinných prvků a evidenci objektů a jejich procesních způsobů aktualizace. A zrušení ustanovení o každoročním předkládání zprávy o stavu zemědělství do Poslanecké sněmovny. Předmětem hlavních změn zákona číslo 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, jsou zejména formulační úpravy ustanovení o financování Státního zemědělského intervenčního fondu, doplnění ustanovení o poskytování národních dotací na základě pověření ministerstva podle § 2d zákona o zemědělství prostřednictvím dohody o poskytnutí dotace a doplnění ustanovení o poskytování dotací a možnost elektronických podání. Za pozitivní dopad návrhu zákona na podnikatelské prostředí České republiky lze považovat zejména zjednodušení evidence zemědělského podnikatele, zrušení institutu místní příslušnosti a zrušení evidence zaměření zemědělské výroby. Pokud jde o důvodovou zprávu, dovoluji si ji upřesnit informací o nových základních nařízeních Rady a Parlamentu Evropské unie, které byly přijaty koncem roku 2013 a následně publikovány v Úředním věstníku EU.

Zároveň bych chtěl avizovat a požádat Poslaneckou sněmovnu, aby lhůtu na projednání tohoto zákona v rámci druhého čtení prodloužila o 30 dnů, tedy na dnů 90, protože čekáme ještě na některá případná zpřesnění z Evropské unie ve vztahu k společné zemědělské politice, tak abychom případně tento zákon nemuseli novelizovat znovu od začátku. Takže bych prosil, aby této mé žádosti bylo vyhověno. Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Margita Balaštíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Pan ministr zemědělství nám předložil návrh zákona. Já bych jako zpravodaj vás chtěla informovat o tom, že skutečně v úpravě zákona dochází pouze ke zpřesnění obecných ustanovení o společných organizacích trhu, uvedení do souladu evidence zemědělského podnikatele se změnami a zjednodušením živnostenského práva. Nastává změna v provozování evidence, ve využívání půdy podle uživatelských vztahů vzhledem na sjednocení způsobu administrace v resortu zemědělství a úprava evidence půdy týkající se evidence krajinných prvků, evidence objektů a jejich procesních způsobů aktualizace. Co se týká zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu, taktéž dochází pouze ke zpřesnění ustanovení o kompetenci a působnosti fondu, o úpravě jeho financování a doplňují se ustanovení o poskytování národních dotací na základě pověření ministerstva.